A jsou politické strany, které mají docela vysoký majetek. Pronajímají jej, nějakým způsobem pomocí tohoto majetku financují svou vlastní politickou činnost a dostávají své lidi i do pozic členů vlády. Není to stejný problém? Protože se bavíme o fyzické osobě, která má nějaký majetek, ale můžeme se bavit i o subjektu, eventuálně politické straně, která má také majetek. Třetí věc je, že skutečně tímto zákonem vlastně likvidujeme schopné lidi, kteří nějakým způsobem v životě uspěli, teď to nechci personifikovat, kteří mají zkušenosti, něco dokázali, a my je budeme dopředu vylučovat z politického souboje, protože takoví lidé, když se dostanou, a teď říkám, nechci personifikovat, tak pro ten stát mají rozhodně svou hodnotu i v tom, že se dostanou do pozic, kde budou ovlivňovat fungování toho státu. Děkuji.

Já jsem chtěl říct pravý opak. Já to tady vnímám jako principiální střet, jestli tady chceme profesionální politiky, kteří v životě v soukromé sféře ničeho nedosáhli, politiky od dudlíku, nebo umožníme lidem s prokazatelnými výsledky možnost vstupu do veřejného života až na úrovni člena vlády. Takže mně jde o princip.

A speciálně u tohoto zákona to opravdu bude záležet na vás, na vás a hlavně tady vlevo na vás.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jedna z těch vět, kterou užívají v této souvislosti, je, že tento zákon má zabránit úspěšným lidem, kteří něčeho dosáhli, vstoupit do politiky. Za prvé. Já nevím jak vy, ale já si nemyslím, že úspěšný je jenom ten, který je bohatý a který má holding. Jsou i jiní úspěšní lidé. Za druhé není pravda, že by tihle lidé nemohli jít do politiky. Co to je, jít do politiky? Oni přece můžou dělat politiku na jakékoli úrovni, můžou být předsedové strany, můžou být předsedové hnutí, ale jde o to, aby na každé druhé vládě nemuseli hlásit střet zájmů. Děkuji. S přednostním právem pan ministr.

Děkuji, pane předsedající.

Říkal, že společnost Čepro je přímo vlastněná panem ministrem Babišem. Já tedy Agrofert znám docela dobře, ale Čepro do něj určitě nepatří. Tak prosím nepokřikovat. S faktickou poznámkou pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Kučera. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejsem člověk závistivý, ale teď strašně závidím. Úplně neskutečně závidím kolegům z hnutí ANO.

Já slyším kolem dokola, že to je lex Babiš. Ale já se nemůžu zbavit dojmu, že tento zákon má platit pro příští volební období. To znamená, že vy už víte dopředu, že pan ministr Babiš bude ve vládě. Já vám strašně závidím. Je vidět, že asi fakt nejste politici, protože politik přece neví, co bude po volbách. On může pouze tušit, může předpokládat, ale vědět... Skutečně vám závidím. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Skutečně pan ministr Babiš zatím není majitelem Čepra.

Ale skutečně má pravdu pan ministr Brabec, že pan ministr Babiš není, zatím, majitelem firmy Čepra, že to je Ministerstvo financí. Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Chtěl jsem potvrdit slova pana ministra Brabce, že skutečně pan ministr Babiš nikdy Čepro nevlastnil a ani nevlastní z hlediska průhledného vlastnictví. Z hlediska ovládání a tunelování tomu je však úplně jinak.

A kdo z vás to nevidí a nechce vidět, ten nehájí zájmy České republiky. Děkuji panu poslanci Kalouskovi.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Totéž platí třeba o korupci. Tento zákon se jmenuje zákon o střetu zájmů, nevím tedy, proč ho omezujeme jenom na ministry, protože ta kategorie je zcela jasná. Buď ten střet je, nebo není.

Proč ji omezujeme jenom na ministry? Proč teď nemluvíme o střetu zájmů? Děkuji panu poslanci.